Debata, kterou jsme tady zahájili, byla o tom, jestli se česká vláda a speciálně český premiér chovali odpovědně, když v okamžiku, kdy se Evropská unie shodla na sankcích, tak my, možná ještě vedle Fica, vylezeme ven a začneme říkat: Ale my jsme si vyhradili proti tomu, na čem se všichni dohodli, my jsme si vyhradili právo veta. My si budeme zvažovat. Opravdu stojíme proti mocnosti, která porušila všechna pravidla mezinárodního práva, zabavila Krym a možná se chystá zabavit další část Ukrajiny, a my si tady hrajeme nesmyslnou vnitřní válku, nesmyslné podbíhání a nadbíhání voličům, které místo toho, abychom dobře vyjednávejte v Evropské unii, jakkoliv tvrdě chcete, ale v okamžiku, když se na něčem tam dohodneme, tak ten tým přece musí vyjít ven a jako jeden muž promluvit: řekli jsme sankce, nebo jsme řekli ne sankce. Ale ne že děláme české Švejky, že všichni řeknou sankce a český premiér vyjde ven a řekne: všichni jsme se na sankcích shodli, ale já si z nich vyhrazuji výjimku. To je to, co vám, pane premiére, vyčítáme. To je to, co pokládáme za velmi nešťastné a co pokládáme za ukazování slabosti Evropské unie vůči expanzivní politice Ruska, kterou nám předvádí. A já si myslím, že tohohle bychom se měli do budoucna velmi výrazně vyvarovat.

Děkuji za slovo. Samozřejmě ne ke všem, ale k některým. Tohle je vážné téma, které se bohužel v tom, jak tu diskusi vedeme, nesmí odrazit tím, že se blíží nějaké volby.

Ale problém je v tom, a tady bych vládu politoval, takové to rozhodování nebo přístup k těmto věcem potom vede i vládu k tomu, že musí strašně vyvažovat vnitrostranickou, vnitropolitickou situaci, aby dávala nějaká stanoviska.

Moderní státy zkrátka a dobře vznikají jenom třemi způsoby. Nebojte, budu velmi krátký. Buď je to na základě nějakého národního principu, historických tradic, nebo na základě mezinárodní smlouvy. Ukrajina vznikla bohužel tím nejslabším, a to je tím třetím způsobem, to znamená mezinárodní dohodou různých sil včetně Ukrajiny. Dovolte mi jen připomenout, že národnostní princip, jak se ukazuje, tady neplatí, nebo národní, pro vznik toho státu, protože oni sami, tam je vidět, že se navzájem neuznávají jazykově, kulturně a nevím jak.

Takže zbývá jediná možnost a to jsou mezinárodní dohody.

Náš problém v tuto chvilku ale je, jestli ten mezinárodní systém, který vznikl na základě těchto dohod, hodláme nějakým způsobem bránit a trvat na tom, že platí, anebo ne.

To prostě v takové to situaci nejde a ani to není možné. Anebo je druhá varianta, to znamená, budeme počítat naše vlastní ztráty, ale pak prostě automaticky bez dalšího rezignujeme na to, že trváme na zachování nějakého mezinárodního systému.

A my jako opozice jenom voláme, ať to rozhodnutí od vlády víme, a my ho neznáme. Dovolte mi říci ještě jednu věc, která mně na té debatě vadí.

Jaký je jeho vztah k Západu. To je potřeba si říkat. Nedivme se tomu, že obyčejný Rus, a tady já vyčítám strašně Evropské unii, že se vůbec neposílají žádné vysvětlovací signály vůči obyčejným Rusům, že to, co z toho Západu tentokrát přichází, je možná a ono určitě je pozitivní.

Co prosím vás ruský národ zažil ze Západu za posledních 200 let?

Historickou zkušenost takovouto nemá. Já bych velmi prosil, abychom neměli různé výroky obecné typu Rusko, Rusové a podobně.

Z moderních dějin a teď budu opravdu kritický k Západu a vím, že to nebylo jednoduché. Za vlády Borise Jelcina, a to je paměť Rusa, s podporou Západu došlo kromě jiného k tomu, že ruský majetek získalo několik oligarchů, zbytek národa, ať už to bylo jakkoliv, přicházel o spoustu jistot a má to v hlavě jako západní věc. To si musíme uvědomit.

Ale znovu opakuji.

Tam se nemluví. Teď je přece ta doba, kdy by se mělo mluvit s Rusy, ale nejenom s Vladimírem Putinem, ale s ostatními.